Nyní s další faktickou poznámkou, zatím poslední, pan poslanec Petr Dolínek. Pane poslanče, máte slovo, zatím poslední faktická, kterou tady mám.

Myslím si, že je potřeba říct, že shoda zde je, ale je potřeba říct, aby na ten zákon ten čas byl.

Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Romana Kubíčka. Děkuji za slovo.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl v příspěvku vrátit k výroční zprávě o hospodaření.

Jaká je odpověď?

Ale fakticky on vyrovnaný není. To tvrdím já. Není vyrovnaný. A dokonce tento způsob hospodaření může vést k tomu, že v nějakém krátkodobém horizontu bude mít Česká televize problém. Zásadní problém. Já vysvětlím, proč to tvrdím.

Platí takové základní pravidlo, říká se tomu prostá reprodukce, to znamená, že investice by měly být ve výši odpisů.

Klesá.

Ale problém je v tom, že finanční majetek, to je dlouhodobý, nebo krátkodobý, klesá.

Na základě těchto logických čísel a logické ekonomické úvahy já tvrdím, že rozpočet není fakticky vyrovnaný a tento způsob hospodaření může způsobit problém, který bude muset sanovat buď nějaká injekce ze státního rozpočtu, anebo nějaké drastické zvýšení koncesionářských poplatků.

To nepředpokládám. Druhá podmínka, kdy by to neplatilo, že běžné ekonomické zákony neplatí v České televizi. To taky nepředpokládám.

Problém je, že je hodně textu, hodně grafů, málo čísel, velmi málo čísel, deset velmi, velmi skromných tabulek.

Schvaloval jsem ve svém životě desetinové, setinové rozpočty firem, ale určitě jsme se tím zabývali daleko víc. Daleko víc. To je pravda. Já jsem si dokonce našel zápis, kde projednávají rozpočet.